Proto bych chtěla vládní koalici znovu požádat, aby si všichni přečetli tři pozměňovací návrhy, které předkládá hnutí ANO prostřednictvím pana Karla Havlíčka. Protože my tam ty ceny dáváme a my je dáváme přímo do tohoto zákona. Zároveň je tam ta motivační složka, to je druhý pozměňovací návrh, a pak to třetí, což je nejdůležitější, a to je stanovení ceny, za kterou výrobce elektřiny nebo plynu smí elektřinu nebo plyn prodávat, a to s ohledem i na přiměřený zisk výrobce, nákladovost a tak dále.

Mě trochu mrzí u pana ministra průmyslu a obchodu, jak se někdy vyjadřuje, a mrzí mě, že si nesedne s naším Karlem Havlíčkem, že třeba není nějaký stůl, kde by si sedli, kde by probrali ty věci, protože minule, když jsem ho tady poslouchala, a řekl, s vámi já si to rozdám při nějaké debatě, tak mě to docela, ta reakce pana ministra průmyslu a obchodu, mrzela, protože si myslím, že takto by to být v žádném případě nemělo. A chtěla bych vás opravdu požádat, abychom z dnešní sněmovny odcházeli a abychom opravdu tu pomoc našim občanům garantovali. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážená předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych se vyjádřit k cenovým stropům. Pokud budeme srovnávat, kolik by lidé platili za současných tržních cen, pokud by vláda stropy nenastavila, byly by účty u elektřiny i u plynu zhruba dvakrát vyšší.

Preferujeme celoevropské řešení, to národní ho jenom doplní, rozšíří a prohloubí opakovali v minulých týdnech členové české vlády, která toho času předsedá Evropské unii, to znamená, že ji vede.

Bylo by zajímavé vědět, jestli v té chvíli vláda předsedající Evropské unii už věděla, že Evropská komise chystá celoevropský strop na elektřinu na 180 eurech za megawatthodinu, tedy výrazně nižší, než je ten její.

Není zřejmé, jestli je ve stropu obsažena i DPH. I pokud by nebyla, vychází bruselský strop níž než ten český. Pro vládu není dobrou vizitkou ani jedna z odpovědí. Pokud jako předsedající ještě v pondělí večer návrh neznala a schvalovala bez něj národní řešení, ukazuje to, že nemá úplně přehled, co se v Bruselu děje. Pokud to naopak věděla, je zarážející, že navrhla výrazně vyšší strop na elektřinu než Brusel, tedy 240 eur namísto unijních 180 eur. Pokud to skutečně dopadne tak, že bude ten bruselský schválen, je ten český, výrazně vyšší, úplně zbytečný. Jeho životnost by byla zhruba půl dne. Jak to bude skutečně fungovat, zatím bohužel nevíme.

Pak by se lidem na účtech přímo nic nesnížilo a jen by čekali, co jim stát přerozdělí na dávkách. Pro české výrobce elektřiny by naopak evropský strop znamenal výrazně nižší marže než ten český.

To by už přímo hrozilo přetížením sítě, která na to na mnoha místech nemusí být stavěná. Pro toto srovnání je potřeba přesně vědět, jak oba dva budou prakticky fungovat. Zároveň bych vám ráda představila naše pozměňovací návrhy, které představím pak v podrobné rozpravě. Děkuji. Také děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Marek Novák a připravit se může pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení zástupci vlády, tato schůze by se dala jednoduše nazvat probuzení po mejdanu a následná kocovina.

Ano, mluvím o Slovensku, Polsku, Maďarsku, Estonsku, Francii, Německu, Rakousku, Španělsku a dalších zemích, kde pochopili daleko dřív než u nás, že energie jsou problém. A slyšíte dobře, pane ministře a pane profesore premiére, jména těchto států, není jich málo. Jsou to vesměs země, které nám svým přístupem k hospodaření státu jdou příkladem. Poučili jsme se snad ze zkušenosti těchto zemí? Nepoučili. Jednoduše řečeno, máme posvětit výsledek středečního jednání vlády.

V podstatě nevidím jediný důvod, proč vám důvěřovat a znovu dávat do ruky nástroj, se kterým nakonec nebudete umět pracovat. Na jednu stranu k radosti koalice i vaší, pane ministře, nemůžeme říci ne tomuto návrhu. Na druhou stranu je ale potřeba jasně říct: jde o špatné řešení, nekompetentní, nedostatečné, s chybným odhadem dopadů na státní rozpočet, reklamní vzkaz, asi ta vaše strategická komunikace.